Co tady vytváříme za systém? Tvrdíme sice, že se jedná o informační systém veřejné správy neveřejný, k tomu se ještě dostanu , ale současně říkáme, že sportovní organizace vkládají, ony vkládají svá data pod nějakou poměrně drastickou sankcí což by mě tedy také zajímalo, jak ty sankce budou uplatňované.

Zřejmě už nikdo jiný, jenom Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že si ho dělá jenom samo pro sebe. A v odstavci pátém je, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku. Čili předpokládám, že tento rejstřík má ministerstvo následně verifikovat. Zřejmě jenom samo pro sebe, protože nikdo jiný do něj nemá vstup, ale že tento rejstřík má ministerstvo následně verifikovat. Pokud to opravdu myslíte vážně, tak nemůžete myslet větu z důvodové zprávy, ve které řeknete, že zřízení takového rejstříku bude stát několik milionů.

To není jenom takové, že řekneme, že je verifikujeme tím, že jsme dali sankci, kdo nám je dá nesprávné, bude za to potrestán. To jste si měli udělat případně jako poznámku, jako podmínku dotace. A kdo vám dá nepravdivý údaj, tak mu příští rok už dotaci nedat. Ale jakmile jednou řeknu, že ministerstvo zodpovídá za to, co je v rejstříku, tak ta verifikace musí proběhnout a nemůže ležet jenom na těch svazech. To je první poznámka k tomu rejstříku. Druhá poznámka. Aby měl nějaký smysl, tak přece by do něj měly mít vstup i ostatní orgány, které mohou rozhodovat o dotacích.

Ale aby to mělo vůbec nějaký smysl, tak přece kraje, které poskytují finanční prostředky, obce, které poskytují finanční prostředky, a dokonce v té dikci, která je zvolena, že v odstavci třetím, v odstavci druhém sportovní organizace žádající o podporu podle tohoto zákona se zapíše do rejstříku.

Takhle je to přesně napsáno. Tady žádnou specifikaci nemáte. Možná jsme to schopni upravit, ale musíme to upravit.

To jsme asi nechtěli, ale je to takhle napsané. Tak jenom prosím, aby se to nebralo, že to je jako taková technická norma, že jsme si to tak jako hezky namysleli a ono to nějak dopadne.

To je nejpodstatnější výhrada proti rejstříku, proti kterému bych měl pochybnost, jestli v tomto rozsahu má být opravdu veden celý.

A poslední věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to je opravdu spíš možná moje neznalost, ale rád bych se na ni přece jenom paní ministryně zeptal. Paragraf 6d koordinace poskytování podpory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Já se obávám, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je nezávislý orgán, který přezkoumává, jestli nedochází k porušování hospodářské soutěže, případně přezkoumává nebo dává podklady Evropské komisi, jestli nedochází k nedovolené veřejné podpoře. Tam si nejsem jist, jestli vůbec je možné, abyste s ním koordinovali, protože v takové chvíli bychom se dostávali do toho, že ten úřad je a priori ve střetu zájmů. Pokud vám předem dá stanovisko, že s tím souhlasí, a pak je to on, kdo to má posuzovat, případně je to on, kdo dává podklady Evropské komisi, zda nedošlo k nedovolené veřejné podpoře. Zase bych prosil, aby se příslušný výbor na to podíval, ale myslím si... Vím, jak je to myšleno, možná je to myšleno i dobře, ale obávám se, že je tady porušováno jako rozdělení moci mezi jednotlivé orgány státní moci. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bylo tady řečeno již hodně.

Je také vidět, že sport nejen byl fenoménem 20. století, ale zůstal i fenoménem 21. století už na základě tady té poměrně podrobné a dlouhé debaty a to je dobře. To říkám jako člověk, který kdysi se chtěl stát učitelem tělocviku. Chtěl bych říct, že se z našeho pohledu nejedná o vyloženě nový zákon o podpoře sportu v tom znění, jak by to člověk mohl vytušit z koaliční smlouvy, ale spíše o nepříliš zásadní a nepříliš rozsáhlou novelu, která rezignovala na oblast financování sportu, a proto z tohoto pohledu financování sportu bude asi mnohem důležitější než tento zákon potom plán v oblasti sportu. Ale přesto tady se řeč mých předřečníků k financování sportu velmi často stáčela, já tomu věnuji také část toho svého expozé. Jsem pro to, aby sport byl financován státem, nikoli hazardem. Pak dochází k tomu totiž, že největšími zastánci hazardu jsou paradoxně sportovní a prospěšné organizace, aby měly peníze na svoji činnost. Sport je v každém případě v zájmu tady tohoto státu, a má ho proto financovat stát a ne hazardní lobby.

Plán v oblasti sportu nebudou již připomínkovat jenom dvě organizace a je zde také větší důraz a o to jsme velmi stáli, důraz na sport pro všechny, a ne pouze na výkonnostní sport, k čemuž původně tato novela exministra Chládka v podstatě, dá se říct, mířila.